Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil z několika důvodů, které zde vysvětlím, krátce reagovat a nesouhlasit se svým ctěným kolegou, místopředsedou zemědělského výboru Petrem Bendlem. Víte, samozřejmě ta hlavní debata proběhne v zemědělském výboru, který je garančním výborem tohoto tisku, nicméně jenom pro vysvětlenou.

Petr Bendl prostřednictvím pana předsedajícího mi určitě namítne a bude mít pravdu a my o tom budeme debatovat na zemědělském výboru příští týden ve středu, pan ministr Toman na to bude připraven jak je možné, že jsme do podpory živočišné výroby investovali za sedm let mnoho miliard korun, Petr ví přesně kolik, já v tuto chvíli z hlavy neumím to číslo přesně definovat, a moc se nám tu výrobu třeba zrovna vepřového masa nepodařilo v České republice zvýšit.

Děkuji.

Děkuji, pane předsedající. Já naprosto souhlasím s tím, co zaznělo.

Za mě je to omezení kamionové dopravy. Nechápu, proč musí být kamionová doprava podporována. Naopak, měla by být omezována, aby dlouhé transporty byly omezeny, a ne sekundárně přes zemědělské komodity. To, co mi vadí, je nedostatek konkurence kvalitních potravin na trhu, který by to mohlo přinést a ke kterému to mohlo vést.

Děkuji. Pan poslanec Petr Bendl, faktická poznámka. Děkuji za reakci předsedovi zemědělského výboru panu Faltýnkovi.

To mně přijde absurdní. Ta cesta je, já doufám, že Ministerstvo zemědělství bude podporovat malé a střední podniky v zemědělství, protože tam tu uhlíkovou stopu zcela bezpečně zkrátíme.

My se a dohodli jsme se na tom i tady ve Sněmovně budeme bavit o společné zemědělské politice.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A stejně jako moji předřečníci úplně tenhle způsob nepokládám za správný. My jsme měli někdy, tuším, těsně před prázdninami nebo na začátku prázdnin, takové sezení, byli tam i zástupci některých zemědělských organizací. Já jsem si to vyslechl, mám pocit, že jsem tam tehdy snad byl jediný člověk, který nepodporoval tuto myšlenku, a položil jsem tam dotaz, jestli jsme si jistí, když chceme dělat takovouhle politiku kladivem, že jsme vyčerpali všechny normální způsoby, jak zemědělce podpořit, jak jim snížit náklady, jak jim zjednodušit přístup na trh, a odpověď jsem nedostal.

Děkuji. Pan předseda Jaroslav Faltýnek, po něm pan poslanec Vlastimil Válek.